Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já to zkusím ve dvou minutách, protože bych se nemusel dostat ke slovu nikdy. Já jsem tady minule hovořil o tom, kolik minut či hodin se který kontrolní orgán věnuje zprávě o hospodaření ČT. Pak mě ale napadlo podívat se na vzdělání jednotlivých radních a také těch, co zprávu údajně poctivě studovali.

Někteří, včetně mě, by mohli zprávu studovat ne hodiny, ale celé roky a výsledek by byl stejný. Proto tvrdím, že za současné situace není hospodaření ČT účinně kontrolováno.

On si nechal udělat komentář k veřejně známým zdrojům, k rozvaze a výsledovce, případně k příloze účetní závěrky. To není žádný audit.

Já bych si taky chtěl vybrat téma, protivníka a jít k Moravcovi v neděli. Já jsem pro!

To by bylo super. Fakt se bojí! Ale přijde mi to úplně absurdní.

Takže je to přesně naopak.

To je spravedlivá nabídka.

To je neuvěřitelné!

Prosím, pane poslanče. Já jsem se zařekl, že nebudu reagovat na různé kolegy, ale musím některé věci upřesnit.

A popravdě řečeno, musím se přiznat, že mi hlava vůbec nebere to, že nechce diskutovat o výročních zprávách a o hospodaření České televize, a zároveň dneska ráno klidně vystupuje v České televizi a hovoří o programových cílech na následující měsíce. Takže já si nemůžu pomoct, ale mně to skutečně připadá jako skutečné vyhýbání se diskusi, protože popravdě řečeno, to nejsou moje čísla, ale to jsou jeho čísla. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Já bych vaším prostřednictvím ke kolegovi panu Gazdíkovi. Rada má kontrolovat Českou televizi a pokládám si řečnickou otázku, na kterou známe všichni odpověď. Kdo má kontrolovat Radu České televize? Jsme to my, poslanci Parlamentu České republiky. A tak já prostě činnost Rady České televize kontroluji. Tady se neustále zdůrazňuje slovo nezávislá, apolitická, veřejnoprávní, a přitom my máme čistě politickou Českou televizi. Rada České televize je volena podle výsledků voleb, dohod koalice, zákulisních politických jednání. A řekla to tady, pane kolego Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, vaše kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího Černochová, která řekla, že cílem je odvolání rady, aby proběhla zákulisní jednání, kde si nějaké politické síly dodají do té rady svoje lidi. Je to politicky volený orgán.

Je to přímý politický nátlak. Vyhnul se jakékoliv jiné diskusi, ale sám si jde přímo tlačit na Sněmovnu, aby tyto zprávy schválila. A my všichni víme, jaká je politická situace v této Sněmovně.